To znamená, navrhuji, aby řádné jednání Poslanecké sněmovny začalo v 11 hodin. Děkuji. Nyní máme tedy protinávrh, který budeme hlasovat jako první. Protože jedině tak můžete vystoupit. Takže tady máme další protinávrh proti původnímu protinávrhu. Budeme tedy hlasovat v pořadí tak, jak jsou hlasovatelné. Ještě máte další protinávrhy? Výborně, tak máme tady další protinávrh, paní poslankyně Dostálová. Děkuji.

Dobré dopoledne. Děkuji. Dobrý den, dámy a pánové.

Omlouvám se, paní předsedající.

Pan předseda Fiala, prosím. To ještě nebylo, ne?

Tak jdeme tedy hlasovat o jednotlivých protinávrzích. Ještě jeden protinávrh pana poslance, prosím, máte slovo. Děkuji. Máme tady tedy celkem osm protinávrhů, které budeme nyní hlasovat v časovém pořadí tak, aby byla dodržena logika jednotlivých návrhů.

Omlouvám se, ale byl to návrh pana poslance Rozvorala. Ještě jednou se omlouvám. Ano, zaznamenávám váš zájem o odhlášení, proto jsem vás odhlásila. Přihlaste se znovu svými kartami.

Návrh byl zamítnut.

Návrh byl také zamítnut.

Ani tento protinávrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování.

Ani tento protinávrh nebyl přijat.

Návrh nebyl přijat.

Hlasování číslo 61, je přihlášeno 150 přítomných, pro 74, proti 74. Návrh byl taktéž zamítnut. Ano, zaznamenávám, že máte zájem o odhlášení. A než tak učiníte, tak načtu další omluvy.

Návrh taktéž nebyl přijat. Zahajuji hlasování o tomto protinávrhu, ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?